Výkony českého předsednictví jsou proto vysoce hodnoceny.

Chceme zde hlasovat nebo tedy někteří zde chtějí hlasovat a vyjádřit nedůvěru vládě. A já se tady můžu i zeptat, co udělala vláda minulá na poli bezpečnosti energetiky.

No, není a nebyl.

No, tedy na Slovensko, k nám ještě nevede. Když jsem se díval na to, co bylo zmíněno v médiích, tak již za Sobotkovy vlády byl cíl snížit nezávislost na Rusku po okupování Krymu.

Já zase nepůjdu do detailů, jenom konstatuji, že není.

A to se nám zde nyní stalo. Pokud se podíváme na obnovitelné zdroje, a to je vizitka celé naší republiky, dnešní podíl obnovitelných zdrojů v rámci EU, tak Česká republika je pátá.

Na rozdíl od svých předchůdců jsme do toho tendru ovšem nepřipustili firmy ze států, které by mohly být bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. Našel jsem si, že Andrej Babiš prohlásil, že bylo chybou Sobotkovy vlády, že nedokončila tendr na dostavbu Temelína. Bohužel se dá říct to samé o něm. To je tedy moje porovnání mezi těmi dvěma vládami, to hlavní. Já bych se nyní ještě zastavil u toho, že kromě energetické bezpečnosti, kterou tato vláda zdědila bez infrastruktury, bez zajištění dostatečných zdrojů, dostatečných energií z různých zdrojů, tak jste nám radili, abychom také jednali především jako kolegové v Maďarsku. A to nám bylo dáváno jako vzor za to, jak máme stropovat, za to, jak se máme dívat na pohonné hmoty.

Poptávka po benzinu se tedy zdvojnásobila.

, každý si to můžete porovnat.

To je doporučení, jak se chovat, tedy to jste nám dávali: trochu chaosu, trochu populismu, ono to bude fungovat.

Krom toho bych chtěl také zmínit, že tato vláda v bezpečnosti energetiky a na tom se doufám s kolegy shodneme, i když tu zazněla z mých úst silná kritika toho, jak to připraveno není za ten rok, za těch třináct měsíců v bezpečnosti energetiky a v zajišťování různých zdrojů energetiky pro Českou republiku udělala mnohem více, než se stalo za poslední roky.

Vážení kolegové, děkuji za pozornost a doufám, že zde budou diskuse, kterým se můžeme věnovat, a věřím, že se brzy dostaneme taky k zákonům, na kterých máme pracovat, protože těch nás čeká opravdu mnoho, stejně jako práce ve výborech. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Jako první paní poslankyně Balaštíková. A než jí předám slovo, tak načtu omluvy.

Paní poslankyně, máte slovo. Dobrý večer, kolegyně a kolegové.

Česká republika má respekt v zahraničí.

Víte, ono se to řekne spíš možná, když jsou ti premiéři nebo prezidenti kamarádi, tak se spíš řekne ty, tohle nebylo úplně dobré.